Děkuji panu zpravodaji. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Nehlásí. Ptám se na závěrečná slova pane ministře? Pan zpravodaj?

Přednesu návrh usnesení.